A ještě jedna věc. Pozměňovací návrh pana poslance Michálka neprošel řádnou diskusí na LRV, neprošel, nebyl logicky součástí tohoto návrhu.

To znamená, nemohla bych podpořit ani třeba ústavněprávní výbor a další návrhy. To bych vlastně nemohla dělat skoro nic. Přečtu dvě omluvy.

Takže pane poslanče, máte faktickou poznámku. Dvě minuty. Paní ministryně, trestných činů je hromada. Je jich spousta.

Děkuji, pane poslanče. Nyní tedy nevidím nikoho ani na faktickou poznámku, ani do obecné rozpravy.